Předložený návrh nám za navrhovatele uvede paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, už je nachystaná. Máte slovo.

Takže přerušení do doprojednání tohoto bodu ve výboru pro sociální politiku. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Já konstatuji, tento bod jsme přerušili až do okamžiku, kdy bude projednán ve výboru pro sociální politiku.